A teď konkrétně o co jde.

A navíc i z pohledu praxe, a to jsme zdůrazňovali i Evropské komisi, Česká inspekce životního prostředí, která je hlavním orgánem příslušným k přijímání podnětů z hlediska podezření vzniku ekologické újmy a k vydávání rozhodnutí o nápravě, dosud nezaznamenala v tomto ohledu žádný požadavek jakékoliv nevládní organizace. Totéž platí i pro Ministerstvo životního prostředí.

Jde tedy o přeformulování ustanovení § 8 odst. 1 zákona tak, aby bylo jednoznačné, že řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření lze zahájit na žádost, nebo z moci úřední, přičemž oba způsoby jsou rovnocenné, a mělo by to tedy směřovat podle názoru Evropské komise k jednoznačnému vymezení všech oprávnění nevládních organizací usilujících o ochranu životního prostředí garantovaných směrnicí. Vzhledem k tomu, že jsme v určitém časovém presu, a samozřejmě i vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že v rámci debaty ve výborech se nejedná o nějak zásadní úpravy, jedná se skutečně o úpravy v několika málo stručných paragrafech, tak bych si potom v rámci obecné rozpravy ještě dovolil požádat o zkrácení lhůty na projednávání návrhu výbory na 30 dní. Děkuji vám. Děkuji za slovo.

Novela napravuje nesprávnou transpozici směrnice Evropského parlamentu, kde občanská společnost nebyla dostatečně zohledněna, a přiznává neziskovým organizacím právo předkládat příslušnému orgánu jakékoliv vyjádření související s případy škody na životním prostředí a oprávnění požadovat po příslušném orgánu, aby přijal opatření podle směrnice. Zároveň bude mít taková organizace vysloveně zákonné právo stát se účastníkem řízení o ukončení preventivních nebo nápravných opatření.

Dovoluji si vás požádat o podporu této novely, protože ji pokládám za velice důležitou, a zároveň žádám o přikázání k projednání v garančním výboru, kterým byl určen výbor pro životní prostředí. K návrhu pana ministra na zkrácení doby projednávání bych ráda dodala, že s tím souhlasit nebudu, protože si nemyslím, že ta novela je až tak jednoduchá. V České republice nebyl zákon nikdy použit, ale v jiných evropských zemích, třeba v Polsku a Maďarsku, je využíván velice hojně a není to pouze tím, že se nemohly účastnit neziskové organizace.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

V čem tedy spočívá vlastně ten návrh? Pan ministr to tady řekl poměrně nejasně.

Na to pak reagovaly z moci úřední instituce k tomu pověřené: Česká inspekce životního prostředí nebo Ministerstvo životního prostředí. Návrh tady navrhuje a ten předložený zákon stanovuje, že toto právo bude mít i právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí a její hlavní činnost není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, čili nevládní, nezisková, ekologická organizace Hnutí DUHA, Děti Země nebo jiné ekologické organizace. Právnické osoby ekologové jsou tedy oprávněny předložit vyjádření související s případy ekologické újmy. Mohou požádat příslušný orgán, aby byly po dobu jednoho roku ode dne podání žádosti informovány bez zbytečného odkladu o každém zahájeném řízení, o uložení preventivních opatření. Tohle právo se vztahuje pouze na ekologické neziskovky, na dotčené fyzické nebo právnické osoby se to v tomto zákoně nevztahuje, ale já doufám, že jejich právo bude z jiných právních titulů.

Čili opět neziskovky.

Skutečně velmi nevybíravé finanční sankce.